Děkuji za návrh procedury.

Děkuji za slovo.

Říká: Pokud neprojde ani D1 ani D2, Sněmovna pak musí hlasovat negativně. Jenom u toho bodu. Prosím pana zpravodaje o upřesnění. Řekl jsem to.

Pak vznikají tyto zmatky.

Tomu já rozumím.

Děkuji za vysvětlení.

Kdo je proti?

Předám řízení a budeme pokračovat. Děkuji. Tak já zahajuji hlasování a je to hlasování číslo jedna, je to pozměňovací návrh C3, který podal pan poslanec Volný. Stanovisko rozpočtového výboru doporučuje. Stanovisko pana ministra?

Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Je to pozměňovací návrh pana kolegy Holečka. Rozpočtový výbor doporučuje. Pan ministr? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Děkuji. Tímto se stal nehlasovatelným pozměňovací návrh pod písmenem A5.

Já bych ráda slyšela stanovisko výboru a potom pana ministra. Pan ministr?

Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Jako čtvrté hlasování přistupujeme k hlasování pozměňovacího návrhu pod bodem B. Je to pozměňovací návrh pana kolegy Stanjury. Rozpočtový výbor má nedoporučující stanovisko. Stanovisko pana ministra?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 41, přihlášeno 176 přítomných, pro 35, proti 92. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 42, přihlášeno 176 přítomných, pro 154, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Odhlasováním těchto pozměňovacích návrhů se stává nehlasovatelným bod číslo H2.

Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 43, přihlášeno 174 přítomných, pro 35, proti 79. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.